Nyní přistoupíme k jednotlivým odpovědím.

Otevírám rozpravu. Prosím, máte slovo. Dobrý den. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, rád bych dnešní den dokončil svou interpelaci, kterou jsem začal v březnu tohoto roku na ministra školství, ještě pana Chládka. Bohužel, tuto věc zdědila nová paní ministryně.

A teď čeho se to týká.